Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, přeji pěkný podvečer. Já načtu velmi stručný pozměňovací návrh, který se týká vyjmutí vodních dýmek z přísného režimu takzvaného protikuřáckého zákona.